A ona řekne.

A ty se nemůžou předbíhat. Každá matka se postará o vlastní dítě, pak o to cizí, ne?

Protože víte, co bylo v devadesátkách?

A víte, co to bude znamenat ve zdravotnických zařízeních?

To je prostě neuvěřitelné.

A tím by to bylo ošetřené.